To znamená, já skutečně doporučuji, přečtěte si, na základě čeho vznikla vaše vláda, a přestaňte vyrábět paskvily, na kterých vznikají vlády České republiky. A od pana ministra jsem se tedy odpověď nedozvěděl. A to, že na nás ty osobní invektivy urážlivé, na adresu Úsvitu, to považuji za trapné.

Ohlásím pořadí faktických poznámek, jak jste se přihlásili. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám. Tomio Okamura v podstatě už řekl, co jsem chtěl říct já. Vždycky, když Úsvit podá nějaký návrh zákona, je to paskvil. Naposled byl jako paskvil označen proto, že v sobě má několik chyb. Jednou takovou chybou bylo, že nám chybí tečka za větou. Ale nikdy nikdo neřekl ani nikdo nikdy nespekuloval o tom, jestli jsou návrhy protiústavní, nebo nejsou.

A to si myslím, že je určitě na vnitřní debatu v sociální demokracii. My jsme zákon předkládali před čtyřmi měsíci.

A my tady debatujeme, pořád diskutujeme a Česká republika vydává miliony, desítky, stovky miliard korun na to, aby podnikatelé s lidskou bídou dál vydělávali. Vždycky, když předložíme nějaký zákon, buď on, nebo někdo z jeho kolegů řekne, že mají už komplexnější novelu. My jsme zákonů předložili deset. Děkuji. Děkuji i za dodržení času. Prosím, pan kolega Marek Černoch k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové.

Jediné, na co bych se rád zeptal pana ministra v úplně první řeči.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Skutečně fakticky, protože tady byla řeč o stanovisku Rusnokovy vlády k našemu poslaneckému návrhu služebního zákona. My jsme návrh podávali už v minulém volebním období a tam stanovisko Rusnokovy vlády bylo poměrně vstřícné a bylo neutrální. A pak jsme úplně ten samý zákon předložili znovu v tomto volebním období a tatáž Rusnokova vláda dala druhé stanovisko a to už bylo negativní. Takže je zajímavé i to, že ke stejnému návrhu se stejná vláda vyjádřila dvakrát rozdílně. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Připraví se pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Děkuji vám, pane předsedající.

Děkuji za radu panu kolegovi Zavadilovi. Ale jednací řád mi neumožňuje, abych ukončil rozpravu předtím, než vyčerpám přihlášky.

Když nás poslouchají, prosím, přestaňte se urážet a pojďte hlasovat. Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura k faktické poznámce. Prosím. Ti, co mají přednostní právo, mají tu výhodu, že mohou mluvit, o čem chtějí.

Děkuji zejména za dodržení času. Vrátíme se k tématu, a to vystoupením pana poslance Antonína Sedi, který se řádně přihlásil do rozpravy jako první. Vážení členové vlády, vážený pane senátore, vážené kolegyně a kolegové, asi vás nepotěším, ale já také tuto novelu podpořím. Každý z nás ví, jak obrovský problém se stal přijetím řady pozměňovacích návrhů k sociální reformě ministra Drábka. Uvědomuje si to i vláda, která ve svém neutrálním stanovisku, které spíše souvisí s připravovanou vládní novelou, uvedla důvody pro podporu návrhu zákona. Současná situace v sociálním podnikání, a už to tady bylo řečeno, není únosná. Nejen z hlediska dopadů na výdaje, které dosahují téměř 3 mld. korun na doplatek na bydlení, ale i z důvodů hygienických a lidských, kdy v jednom bytě bydlí řada osob a majitel bytu či majitel sociální ubytovny inkasuje výši doplatků, které několikanásobně překračují výši nájemného v místě obvyklém. Jak bylo řečeno, cílem návrhu je vymezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či jedné obytné místnosti. Tady chci připomenout, že toto zamezení sociálnímu inženýrství bylo způsobeno zrušením vazby doplatku na bydlení s příspěvkem na bydlení, která do ledna 2012 fungovala a umožňovala stanovit okruh společně posuzovaných osob. Dnes toto není možné a paradoxně namísto úspor v sociální oblasti, které slibovaly pravicové vlády, došlo k nehospodárnosti a k dalším sociálním problémům v lokalitách, kde takovéto sociální ubytovny fungují. Zároveň jsem si vědom, že senátní návrh obsahuje několik nejasností, které musí být upraveny v rámci dalšího legislativního procesu, jak je uvedeno ve stanovisku vlády. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní zatím poslední přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.